Tu druhou část můžeme rozdělit na peníze, kde skutečně víme, za co a proč budou utraceny. Pan premiér nám tady říkal, že víme přesně, kam ty peníze půjdou.

Ale pak je tam celá řada položek, kde nemáme ani tušení, za co budou utraceny.

Prosím pěkně, je potřeba to vztáhnout nikoliv k celému rozpočtu, protože ten už měl svoji vládní rozpočtovou rezervu napočtenou.

My také ne, a pokud bychom brali povinnosti poslance opravdu důsledně a poctivě, tak nemáme právo pro něco takového zvednout ruku, protože my můžeme zvednout ruku jenom tehdy, když víme, na co to půjde. Program, který možná bude efektivní, ale možná taky ne. To dneska nikdo neví, protože neznáme kritéria tohoto programu, nevíme, podle čeho ta vláda bude vybírat, kdo by měl být adresátem těchto prostředků.

Jinak se dopouštíme v podstatě podvodu na voliče, protože on nás každého sem zvolil proto, abychom rozhodli o každé koruně s vědomím, kam půjde.

Ta jedna věta byla přesně víme, kam ty peníze půjdou.

A fór je v tom, že své cti dbalý poslanec by něco takového nikdy neměl dovolit, protože naší povinností je vědět, kam půjde každá koruna. A vy to prostě nevíte.

Bylo určitě dobře, že byl spuštěn.

A myslím si, že to chce seriózní diskusi, jak dlouho má smysl tato místa, která už reálně neexistují v ekonomice, protože pro ně není práce a dlouho pro ně práce nebude, jak dlouho je má smysl udržovat na umělé výživě za peníze daňových poplatníků a na dluh. To myslím, že je seriózní debata. Nevedeme. Protože vláda se neobtěžuje sdělit nám svůj názor na efektivitu dosavadních opatření. Další věc, která nám nesmírně vadí na té výdajové straně, je absolutní neochota vláda šetřit byť jenom jednu jedinou korunu na provozních výdajích rozpočtu schváleného v době relativního blahobytu v roce 2019.

Dodnes jednu jedinou korunu.

Mají rozpočet schválený z roku 2019, vyplácejí si statisícové odměny, přijímají další zaměstnance. Jaká krize?

Minimálně, minimálně prokázat poctivou snahu. Nejste toho schopni. A tím plynule přecházím k té příjmové straně rozpočtu.